Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Martin Kupka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Hlavním cílem předkládané novely je změna právní formy a názvu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik. Už v prvním čtení jsem přiblížil celý příběh projednávání a přípravy právě této důležité změny. Míří k tomu, aby dokázaly všechny procesy investorské organizace probíhat pružněji, aby se posílila pozice Ředitelství silnic a dálnic i na pracovním trhu, aby v tomto směru bylo možné také zajistit větší kontrolu výkonu činnosti Ředitelství silnic a dálnic nejen v oblasti investorské přípravy, v oblasti samotného investování, tedy průběhu staveb, ale také v rámci údržby. Ten přesun, respektive transformace na státní podnik totiž umožní zároveň financování, které půjde po logice provedené služby vůči státu, tedy provedených údržbových prací, zrealizovaných investičních staveb a podobně. Míříme k tomu, abychom dokázali transformovat Ředitelství silnic a dálnic k 1. lednu příštího roku s tím, že hospodářský výbor během svého jednání doporučil k návrhu zákona přijmout dva pozměňovací návrhy, oba se týkají kontroly právě Ředitelství silnic a dálnic a s oběma těmi návrhy vyjadřuje souhlas i Ministerstvo dopravy. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Ondřej Lochman, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající.